To, že v rámci těch dalších kroků hledáme opravdu řešení našich aktuálních problémů to hledáme, i v rámci celého legislativního procesu je představíme a přineseme tak, aby to opravdu v rámci výstavby českých dopravních staveb ale nejenom dopravních, ale i energetických a obecně liniových, aby to bylo k užitku tak to se nepochybně odehraje. Ještě jednou, oceňuji rétorické cvičení. Děkuji.

To je potřeba také tady říct.

Nicméně ukázalo se, že to vlastně prošlo testem v praxi, protože jsme se obávali samozřejmě případného zamítnutí Ústavním soudem, ale ukázalo se, že je to v pořádku.

EIA je velký problém u těchto staveb, to víme všichni.

S tím souhlasím, že tady je potřeba ten krok udělat.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní jsou dvě faktické poznámky, kde se jako první hlásí pan poslanec Martin Kolovratník a poté se připraví pan poslanec Václav Král. Děkuji moc. Ale děkuju za to vystoupení jak panu ministrovi, tak i panu předsedovi Adamcovi, a beru to.

Korektně říkám, že v kapacitě jednoho opozičního poslance ani není nastudovat šíři toho, co z Evropské komise přišlo. Ale férově říkám, nebyl jsem v detailu, to prostě řeknu. Takže i pokud bych se mýlil, rád tu chybu uznám a rád to řeknu veřejně.

Já už nějaký základní koncept alespoň prvních změn pro vysokorychlostní tratě mám.

Děkuji moc. Také děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, s kterou se přihlásil pan poslanec Václav Král, poté se hlásí pan ministr. Prosím. Děkuji za slovo.

Takže za mě děkuji za přípravu tohoto legislativního aktu, ale je škoda, že jsme tam do něj neměli ambici skutečně ukázat priority, které Česká republika při výstavbě dopravní infrastruktury má. Takže doufám, že třeba Ministerstvo dopravy na tom ještě zapracuje a budeme tady mít možnost skutečně urychlit výstavbu a zamezit možná spekulacím s pozemky a podobně.

Já si tedy dovolím ještě dopřesnit a konkretizovat důvody, které nás vedly k tomu, že jsme zůstali opravdu u velmi střídmé podoby transpozice evropské směrnice, protože jsme pečlivě vyhodnocovali, co by ta další fakultativní ustanovení mohla přinést. Neměla žádný potenciál urychlit výstavbu liniových staveb, naopak by směřovala k větší zátěži úřadů a k větší zátěži stavebníků, proto je transpozice formulovaná a koncipovaná opravdu jako minimalistická a je to správně. Co se týče dalších, opravdu podstatných věcí, které musíme udělat pro to, aby se dařilo v České republice rychleji připravovat klíčové dopravní stavby: změny, které chceme přinést a bavíme se v tomto případě o vysokorychlostních tratích je úprava podoby toho, co přináší nový stavební zákon. To je právě územní rozvojový plán tak, aby bylo možné pro dopravní stavby tu částečnou úpravu, částečné ukotvení, zajistit jako opravdu nadřízenou podobu územního plánování a bylo možné vysokorychlostními tratěmi napříč Českou republikou projít, samozřejmě za podmínek, které budou co nejšetrnější vůči krajině a vůči přírodě, ale aby bylo možné opravdu síť vysokorychlostních tratí vůbec vybudovat. Tedy vydáváme se v debatě s Ministerstvem pro místní rozvoj úpravou, která by umožnila efektivněji vydávat územní rozvojový plán pro dopravní stavby jako specifickou vrstvu územního rozvojového plánu. Co se týče dalších kroků, které v rámci úprav 416 přineseme tady já se nijak nebráním věcné spolupráci nad tou přípravou.